Můžeme zahájit hlasování. Prosím.

Prosím, přečtěte první...

Já jsem předpokládala, že je na tom shoda.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 174, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. František Moravec, in memoriam. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.